Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Krátké poznámky. Ptám se, proč na tom zákoně chybí podpis prezidenta Václava Klause. Odpovězte si na tu otázku, kolegové, proč prezident odmítl tento zákon podepsat a jaké důvody k tomu uvedl.

Co to mělo znamenat? Zasazujme věci do reality a do situace, která nastala, ale nepoužívejme je o 50, 60 let později jako nějaký klacek, který se snažíme v rámci diskuse tady říkat.

Čili je to erudovaný člověk, který moc dobře věděl, co tento student píše, a poskytoval mu podporu. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Musím zareagovat vaším prostřednictvím na pana místopředsedu Filipa. Opakovaně tady zaznívají věci, které nejsou pravdou. Nebyl to příjem, je to náhrada. A k panu poslanci Valentovi. Já jsem trochu v rozpacích, jestli bychom se měli tady začít na půdě Sněmovny a Senátu bavit na bázi studentských prací. Já je nechci vůbec zpochybňovat. Řada studentských prací, bakalářských prací má vysokou, kvalitní úroveň. To jméno, které tady zaznělo, doktor Kudrna, tak byl jeden z těch, který dodal ústavněprávnímu výboru svůj názor, své stanovisko k předmětné novele. A také tady zaznělo už v rámci rozpravy, že to bylo vlastně jedno ze čtyř, které na konci v tom závěrečném hodnocení úplně nezpochybnilo to, že by Ústavní soud teoreticky mohl hovořit o tom, že je tento postup v souladu s Ústavou České republiky.

Prosím, pane poslanče. Dobré dopoledne.

Naopak si myslím, že ten, kdo to chce naštěstí narovnat, je ten, který chce právní stát. Pan poslanec Žáček s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Filip, potom s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Pekarová Adamová a pan poslanec Benda. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Víte, náhrada nebo plnění.

Stejně tak to bylo po povodních.

Neříkejte tady nepravdy. Argumentujte nikoli politicky, ale věcně. Paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

Pan poslanec Benda.

Prosím, máte slovo. Já jsem se to tady pokoušel říkat ve svém vystoupení.

V tom byl zásadní rozdíl.